Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážení kolegové, já se musím ohradit proti slovům jak kolegy Hájka, tak to, co tady zaznělo už z úst pana předsedy Vondráčka. Ta schůze včera... Samozřejmě, naprosto s vámi souhlasím, je legitimní, a my to respektujeme, legitimní právo Sněmovny neschválit navržený program. Ale my jsme taky včera jasně řekli, že ta schůze nebyla svolávána kvůli Andreji Babišovi, ta schůze nebyla směřována vůči němu, ale ta schůze byla svolána proto, že jsou tady jasné, objektivní skutečnosti, ať už je to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo otázka státního rozpočtu. To jsme si my nevymysleli. Prostě je první čtvrtletí a ta čísla jsou jasná, nějaký propad tady je.

Třeba se neshodneme, ale pokud jsme dokázali v posledním roce se dohodnout např. na podpoře dostupného bydlení s paní ministryní Dostálovou, tak proč nejsme schopni se dohodnout na tom, aby se dofinancovaly sociální služby?

A to jsou věci, které přece netrápí opozici. My jsme chtěli řešit problémy lidí, které jsou reálné, skutečné, objektivní, a to ani kolega Hájek, ani nikdo další prostě nemůže popřít.

Styděl jsem se za ty, kteří takto vystupovali, a rozhodně mi to nebylo příjemné a není mi to příjemné nikdy, protože jestliže chci s někým diskutovat, tak nadávkami se toho asi nedocílí. A tak se nedivte, že dost často, když má být pan premiér interpelován nebo nějak konfrontován, tak nechci říct, že by se vyhýbal, ale pokud má důležitější program, tak se radši věnuje tomu důležitému, než aby se věnoval urážkám, které tady často zaznívají. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Pojďme tedy se k sobě chovat korektně, slušně, přestaňme už na sebe nasazovat. Já jsem někde slyšel, že snad se ta schůze má opakovat.

Můžou se mě zeptat, a já budu třeba dopředu vědět, když mi to řeknou, že tedy je zapotřebí, že je pro ně naprosto stěžejní, aby tam ten premiér byl. A teď mi tady přijde nějaký dopis.

Tady to nemá s normálním chováním opravdu nic společného.

Děkuji, pane předsedající.

A ještě co tady zaznělo. Můžete vyčítat a nás se to tedy netýkalo, to, co tady bylo ale myslím, že... Pak buďte lepší, než byli ti před vámi. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Já se velmi omlouvám, ale rád bych se vyjádřil k hlasování číslo 133, kde na sjetině mám, že jsem hlasoval proti, nicméně jsem jednoznačně hlasoval pro. Nezpochybňuji hlasování, ale rád bych, aby to bylo ve stenozáznamu. A můžeme přistoupit k rozpravě. Ale předtím tedy...

Takže ještě jedna omluva oběma účastníkům. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo.

Já myslím, že by se jim toto právo nemělo upírat, že bychom byli ochuzeni o to, jestli je nebo není nějaká různost názorů na druhé straně. Něco už tady zaznělo k tomu tisku, jestli to tedy je nebo není nějaký společný kompromisní návrh. Já myslím, že za všechno mluví, že kdyby to byl nějaký společný kompromisní návrh, se kterým souhlasí všichni, kteří se zúčastnili těch jednání, tak pod ním budou všichni podepsaní, což se nestalo.